Děkuji panu poslanci Černochovi. Nejdřív kolega Váňa. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velice stručně k mému předřečníkovi. Mám pocit, že jsem byl přítomen na stejném jednání výboru pro evropské záležitosti, kde kolegyně Zelienková vystupovala s určitým názorem. Já jsem ji tedy slyšel jasně, když říkala třikrát, že nemluví jménem klubu ANO, ještě nás na to upozorňovala. Takže možná že tam došlo k nějakému přeslechnutí. Děkuji, nyní pan kolega Bendl... Nemá zájem. Tak prosím, kolega Fiedler ještě chviličku počká, jistě. Prosím pane předsedo, máte slovo. Děkuji pane místopředsedo. Vystupuji tady poměrně pravidelně s tím, že upozorňuji na jednání výboru pro evropské záležitosti, který pravidelně, pravidelně projednává mandát premiéra při zasedáních Evropské rady v přítomnosti premiéra.

Veřejnost má k tomu přístup, novináři k tomu mají přístup, samozřejmě poslanci, poslankyně k tomu mají přístup. To znamená, netvařme se, že premiér se nebaví o svém mandátu.

Premiér vždy přijde se svým mandátem a náš výbor mu ten mandát připomínkuje, diskutujeme s ním a je to naprosto otevřené. Prosím, pokud máte nějaké připomínky, pokud se vám něco nelíbí nebo chcete něco sdělit, přijďte. Děkuji.

Prosím pane kolego, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, tak jsem si zase jednou vyzkoušel, co to je být řádně přihlášen a čekat na průběh všech faktických poznámek. Ta petice totiž ve finále neměla jenom 190 tis. podpisů, ale podpisy přibývaly i potom, co byly předány petičnímu výboru. Takže potvrzuji tu informaci, která se ke mně donesla že jich ve finále bylo skoro 250 tis. A myslím, že kdyby ta petice pokračovala dále, že by podpisů ještě přibývalo. Protože to je částka, která odpovídá zhruba tomu, co je v návrhu vládního zákona o referendu 250 tis. To si uvědomme, že to je opravdu značná část osob, která tuto petici podepsala. Dívám se do sněmovního tisku, nebo díval jsem se do sněmovního tisku 607, a protože ta petice je opravdu tak obsáhlá a má takovou podporu ve veřejnosti, přečtu bod číslo tři usnesení z petičního výboru doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby byla přijata následující usnesení. Poslanecká Sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou a tak dále. Myslím si, že u této petice bychom neměli ji pouze vzít na vědomí. A protože se tady o tomto tématu obšírně diskutuje a ten počet petentů a občanů, které toto téma zajímá, je značný, tak já v duchu tohoto bodu abychom věděli, že ta největší petice, jaká je její text přečtu: